Co se týče peněz za nádraží při převodu z Českých drah na SŽDC, zásadní záměr je, že musíme dobře definovat cenu převodu, aby nešlo o veřejnou podporu. Další záležitost byla otázka, kolik se bude konkrétně vracet.

Říkáme, minimální odhad jsou 2 miliardy, ale může to být i víc a budeme se snažit tam převést větší částku. Další část nedočerpání bude rovněž alokována na odvody finančním úřadům, o které jsem mluvil ve svém úvodním slovu. Za sebe musím říct, že trvám na tom, co jsem říkal na začátku. Já mám zájem, aby se udělala opravdu koncepce. Jedna věc je, a to samozřejmě vyžaduje situace, že se musím okamžitě zabývat tím, jak rozběhnout ne úplně funkční organizace, jako je ŘSD a další. Na druhé straně se chci zabývat rovněž koncepcí a mezi to vysokorychlostní tratě samozřejmě patří.

Nejsou alokovány na konkrétní projekty. Vzhledem k projektu, který byl tady jmenován, že by to měla být příprava studie proveditelnosti rychlého spojení PrahaBrnoOstrava, nepřipadá mi úplně šťastné dávat do pozměňovacího návrhu konkrétní projekt.

Určitě dojdeme k nějakému souhlasnému stanovisku.

Nemyslím si, že je nutné, aby to bylo takto konkrétně zadáno, ale je to na vás, jak to schválíte. Děkuji, pane ministře. Než budeme pokračovat dál, přečtu omluvenky, které dorazily.

Prosím pana poslance Šidla, aby přednesl své návrhy.

Ta částka je poměrně významná. To je první problém.

My jsme nevystupovali. Já jsem trochu zmaten, protože nás požádali kolegové z poslaneckého klubu vašeho hnutí o podporu tohoto návrhu, a vy pak říkáte, že tedy ne.

Pokud budeme korektní.

Děkuji. Provedu vás hlasováním.

V případě, že by nebyl schválen pozměňovací návrh poslance Šidla, ještě předkládá doprovodné usnesení, které se týká téhož.